Vy jste se totiž dopustili toho, že jste dali do vnějšího připomínkového řízení normu, kterou jste pak doplnili o vlastní nápady. Nikoliv o připomínky, ale o vlastní nápady. Jinými slovy, připomínková místa podle legislativních pravidel vlády připomínkovala jiný text než ten, který vy jste pak předložili do vlády. Někdo by to dokonce mohl hodnotit jako podvod a obcházení připomínkového řízení.

Pardon předložit do vlády jiný text, než který jsem předložil do připomínkového řízení, upravit i o jiné pasáže než o ty, které byly vypořádány v rámci připomínek prostě není fér a skoro si myslím, že by se dalo říct, že je to zakázané. Vy jste to přece jenom udělal a z tohoto důvodu my nutně musíme pokládat tento zákon za neprojednaný v řádném připomínkovém řízení a pokusit se navrhnout, aby nějakým způsobem, nějakým nejvhodnějším způsobem, jaký vám poradí legislativci, abyste tento nedostatek doplnil a učinil připomínkové řízení plnohodnotnou součástí legislativního procesu, neboť teď tomu tak není. Pouze v takovém případě totiž, pokud se tak stane, bude možné kvalifikovaně posoudit ekonomické dopady navrhovaných předpisů a provést relevantní a vypovídající ekonomické a finanční analýzy, na jejichž základě pak bude možné provést přiměřenou úvahu o efektivním jak daňovém, tak regulatorním zatížení provozování loterií a jiných podobných her.

S tím souvisí druhá připomínka, kterou formulovala Hospodářská komora, a my se k ní hlásíme, a to je navrhovaná daňová zátěž, to je skutečnost, že navrhovaná daňová zátěž nevychází z relevantních analýz. Já už jsem tady vysvětlil, proč existuje nemožnost relevantním způsobem posoudit dopad navrhovaných změn na podnikatelské prostředí.